Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych především Poslanecké sněmovně velmi poděkovat za to, že tento návrh dnes pevně zařadila do svého programu. To druhé poděkování patří oběma výborům, tedy výboru pro životní prostředí a potom především výboru zemědělskému, který tuto normu projednal velice důkladně včetně semináře, který pro zájemce z řad poslanců i veřejnosti připravil. Protože jde o druhé čtení, nebudu dále zdržovat, jen se potom ještě přihlásím do podrobné rozpravy se svým pozměňovacím návrhem. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí jako výboru dalšímu. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj zemědělského výboru poslanec Josef Kott a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.